Prostě tak jak se chováte, kolegové předsedové poslaneckých klubů z vládní koalice, jak servilně se chováte k vládě, tak sbíráte autoritu Poslanecké sněmovny jako nejvyššího suveréna, který má legitimitu z voleb a tu legitimitu přenáší na vládu.

Vy tímhle způsobem matete veřejnost. Buď vám bude stát vážnost této instituce za to, že na té vážnosti budete trvat, anebo od ní budete ustupovat, a pak prostě tady holt budou vládnout Babišové. Děkuji panu předsedovi Miroslavu Kalouskovi a my budeme pokračovat v přerušeném bodě číslo 18. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu Úsvit Marek Černoch. Prosím, pane předsedo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, já bych se chtěl jenom zeptat vaším prostřednictvím pana předsedy poslaneckého klubu ČSSD. Není to jedno. Děkuji panu předsedovi Černochovi budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Dalším řádně přihlášeným do přerušené obecné rozpravy, pokud se nikdo nehlásí s přednostním právem, je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo k registru smluv. Vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, já jsem konečně rád, že se dostáváme k registru smluv po té estrádě, která trvá už myslím druhé volební období Poslanecké sněmovny, protože Chápu, že nepříjemná debata před chvílí vyvolala značné ohlasy, ale prosím kolegy, aby své debaty přenesli do kuloárů Poslanecké sněmovny a vás nechali diskutovat o registru smluv. Takže jak jsem řekl, už druhé volební období. Teď se konečně dostává na řadu ve druhém čtení, a to po estrádě, která proběhla v prvém čtení a ve výborech, kdy jsme to i ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj dokonce zamítli. Pod tlakem Rekonstrukce státu a dalších se připravil komplexní pozměňovací návrh, který určitým způsobem kopíruje slovenský model, a ten přišel momentálně do Poslanecké sněmovny. Já teď řeknu několik zásadních připomínek, které k tomu jako poslanecký klub KSČM máme, ale samozřejmě i své připomínky a argumenty, které mám připraveny. Já chápu, že registr smluv by měl být asi potřebný a nějakým způsobem snížit míru korupce, ale mně spíš přijde, že když se zavede, tak to bude znamenat větší zátěž pro malé obce nebo i města nebo půjde o problém na úrovni státních firem. Zároveň musím poznamenat jednu důležitou věc, že takto důležitý návrh měl být vládním návrhem, a ne návrhem poslaneckým.

Zároveň ten návrh měl projít řádným vnějším i vnitřním připomínkovým řízením. Namísto toho jsme se opět dostali do takové situace, kdy se připravil k poslaneckému návrhu komplexní pozměňovací návrh a pořádaly se různé semináře a seance, jak jsem vždycky říkal, ale ty nikdy nedokážou pořádně nahradit ta připomínková řízení. Poprosím pana předsedu Kalouska a kroužek kolem něho, aby přenesl své diskuse do kuloárů. Děkuji. Pokračujte prosím. Nicméně se teď ukazuje, že Rekonstrukce státu je podle mého názoru jeden velký lobbista. Opravdu, a to tady říkám zodpovědně, protože i já jsem byl mnohokrát osočován za to, že nechci registr smluv. Ale to není pravda, já se k němu klidně přihlásím, ale musí být řádně a dobře udělán. Nyní tedy sdělím několik základních výtek, které k registru smluv máme. Pokud se registr smluv bude vztahovat i na malé obce, tak to podle našeho názoru povede jen k nárůstu zatížení jejich vedení, a tedy i k samotnému nárůstu byrokracie. Někteří starostové jsou dokonce i proti zavedení registru smluv.

Navíc občan dané obce, pokud má zájem nahlížet do hospodaření své obce, tak se může dotazovat příslušného obecního úřadu anebo i zastupitelstva. Další velkou neznámou je, zda se zákon bude vztahovat na státní firmy. Podle posledních informací, co já vím, se vláda dohodla na tom, že státním a polostátním firmám bude udělena výjimka.

Může se potom stát, že registrem smluv vědomě či nevědomě zlikvidujeme státní podniky typu ČEZ, Budvar, Lesy České republiky a další. Zda to bude Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí anebo Ministerstvo pro místní rozvoj.

To byl jejich nápad zavést registr smluv.

Rozhodně se stavím proti tomu, aby správcem registru smluv bylo Ministerstvo financí. Jak říkám, buď Ministerstvo vnitra, anebo Ministerstvo pro místní rozvoj.

Na tomto místě musím říci, že náklady na provoz tohoto registru budou podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra, poměrně obrovské.

Já tedy více věřím Ministerstvu vnitra, protože má za sebou celý aparát, takže tu analýzu dokáže vypracovat mnohem lépe než kdokoli, kdo si ji zadá někde externě. A musíme si taky položit otázku, zda ta částka, která tam bude, těch třeba 1,5 mld., zda to povede skutečně ke snížení korupce. Protože jsem se ptal mnohých lidí a říkal: Budete se dívat do registru smluv, bude vás to zajímat, co je tam napsáno, co je tam za smlouvy? Ze začátku to bude někoho sem tam zajímat, ale ke konci už to nikoho zajímat nebude. A to registr smluv určitě nezachrání jako jediný.